Má firmu. Maďarská státní firma.

Poláci a Maďaři. A co my máme? My nemáme nic.

Takže pokud to někdo neví, tak Innogy, které patří maďarskému státu, má 40 % distribuce plynu v České republice. Takže pan premiér sice chodí jenom do Polska, mám pocit, že kromě Polska snad není žádný jiný členský stát v Evropské unii, tak se může zeptat Orbána na největšího distributora plynu v České republice.

Takže ta situace v plynu je taková, že nemáme nic, nemáme na koho nakupovat, patří to někomu úplně jinému. A hlavně, prosím vás, ten plyn se nakupuje jako plyn. A ti distributoři netuší vůbec, ti distributoři, jestli je to ruský , ale o tom jsem už mluvil, že je to celé nesmysl. A tady samozřejmě do mediálního prostoru znovu se dostala lež, že my jsme něco zanedbali. A já to zásadně odmítám, protože samozřejmě Reportéři zase budou něco vykládat příští pondělí.

Takže to je stále dokola.

Protože je ve firmě, která přepravuje ruský plyn!

Ne, my jsme přišli do politiky proto, protože oni tady všechno zničili. Všechno. A to se nebavím o vodě!

Všechny zdroje plynu jsou stejné kvalitativně.